Pokud by to bylo do 2 milionů, a já nevím, jestli pan poslanec má odhady, zhruba jak se pohybují ambulantní praxe, třeba neznám gynekologickou praxi, která by bylo do 2 milionů ročně, tak je to jenom u VZP 10 tisíc dodatků nad ty 2 miliony korun, pokud přičteme i ostatní pojišťovny, tak jsme někde u 15 až 20 tisíc.

To hrozí zcela paralyzovat systém zdravotnictví. Myslím si, že ten návrh opravdu hrozí nejenom ochromením chodu Ministerstva zdravotnictví, ale i tisíců zdravotnických zařízení. Kromě toho, že je tam retroaktivita apod.

Myslím si, že takovouto materii prostě nelze řešit poslaneckým návrhem, že to je třeba řešit vládním návrhem s velmi podrobným a zodpovědným připomínkovým řízením a s tím, abychom dali nějaké mantinely, ale abychom neparalyzovali zdravotnictví. Já chci této Sněmovně oznámit, že

A jsme připraveni, jak jsem říkal, ve spolupráci s poslanci připravit vládní návrh.

Já děkuji, pane ministře. Končím tímto druhé čtení tohoto návrhu.